Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Jak už bylo řečeno v rámci prvního čtení, cílem předloženého návrhu je doplnit do zákona novou pravomoc České národní banky vydávat pamětní bankovky, obchodní mince, tzv. české dukáty. Česká národní banka by tuto pravomoc ráda využila už u příležitosti 100. výročí československé měny v roce 2019.

Emise obchodních mincí pak představuje pokračování více jak století trvající tradice vydávání obchodních mincí na našem území. Obchodní mince se od pamětních mincí liší zejména v tom, že se nejedná o zákonné peníze a nemají nominální hodnotu, neboť jsou vydávány jako jeden český dukát nebo jeho násobek. Lze očekávat, že emise obchodních mincí bude vítána především ze strany odborné numismatické obce i širší veřejnosti jako investice svého druhu. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, ještě bych ráda doplnila, že předkládaný návrh zákona byl připraven ve společné kompetenci Ministerstva financí a České národní banky. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, a tím je pan poslanec Jan Volný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

Omlouvám se všem.

V tomto druhém čtení je zpravodajem rozpočtového výboru pan poslanec Jiří Dolejš, který byl správně připraven na to, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Takže ještě jednou omluva všem.